Za prvé, nebudeme předjímat. Máme zatím stanovisko pouze zahraničního výboru. Čekáme na stanovisko hospodářského výboru, tam se přerušilo jednání. Neumím domyslet důsledky, které by to mělo.

Děkuji. Posuneme se dále. Vážený pane ministře, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, mně vadí, že vláda před volbami slibovala transparenci a ve skutečnosti na Ministerstvu dopravy se teď realizuje výběrové řízení, které vypadá jako zmanipulované. Jde o to, že pan Babiš a pan Kremlík dali politickou trafiku, post šéfa Českých drah s platem půl milionu korun, panu bakaláři Nebeskému, potom co jeho manželka odeslala za Českou republiku úřednickou odpověď, že s dotacemi Agrofertu je všechno v pořádku.

Jeho kvalifikace je, že byl původně výpravčí, potom projektový manažer a poradce, technický ředitel ve firmě, která zbankrotovala, nikdy neřídil velkou firmu a měl zodpovědnost za IT na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde měl na starosti mimo jiné šíleně špatný projekt NEN. Já bych vás chtěl poprosit, abyste neřešili problémy Agrofertu na úkor státu. Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Děkuji za slovo. Já musím odmítnout osobní napadání paní Nebeské. Paní Nebeská tady mezi námi není. Paní Nebeská je vážně zdravotně nemocná. Takovéto osobní lidské invektivy nejsou správné a nepatří ani do politiky. Pan Kupec skončil, a to na základě informací, které sdělila dozorčí rada. Další komentář s ohledem na tyto informace nebudu poskytovat. Pokud jde o samotné výběrové řízení, výběrové řízení vyhlašovaly České dráhy. Byla ustavena výběrová komise, která byla složena z odborníků. Členem dozorčí rady byl také pan Kocourek.

To byla výběrová komise. Následně dozorčí rada stanovila výběrová kritéria a bylo vyhlášeno výběrové řízení.

Takže to jsou fakta. Z mého pohledu je důležité, aby České dráhy v tomto novém složení a ve spolupráci s dozorčí radou připravily České dráhy na liberalizaci železničního trhu, aby České dráhy tuto liberalizaci využily i k tomu, aby hledaly nové příležitosti, hledaly nové trhy. Očekávám od tohoto vedení, které má moji plnou důvěru, aby zlepšilo finanční stav Českých drah včetně obhájení pozitivních ratingových stupňů.

Já musím odmítnout tyto osobní výtky zejména vůči paní Nebeské i vůči samotnému procesu výběrového řízení.

Ano, mám několik doplňujících dotazů. Za prvé proč byla snížena výběrová kritéria.

Děkuji. Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz. Je skutečně nedůstojné, pokud je tady napadána paní, která je vážně nemocná a která se tady nemůže bránit osočování. Druhá poznámka.

Já také děkuji.